Ano, dobře, rozumím.

Jsme připraveni na hlasování? Myslím, že ano. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 61, přihlášeno 101 poslanec, pro 80, proti nikdo. Návrh jsme přijali. A nyní již s tímto rozhodnutím Poslanecké sněmovny budeme hlasovat o proceduře tak, jak byla navržena. Žádost o odhlášení jsem slyšel, všechny jsem vás odhlásil, prosím přihlaste se znovu svými kartami.

Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 62, přihlášeno 97 poslanců, pro 97, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a můžeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko. Děkuji za slovo.

Děkuji, prosím o stanovisko výboru. Pan navrhovatel stanovisko. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 63, přihlášeno 98 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Takže teď bychom hlasovali na základě požadavku pana poslance Bendla zvlášť pozměňovací návrh A7. Ano. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 64, přihlášeno 98 poslanců, pro 66, proti 19. Návrh byl přijat.

Tento návrh definuje veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnosti. Děkuji. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 65, přihlášeno 98 poslanců, pro 63, proti 1. Návrh byl přijat. Tento pozměňující návrh vymezuje kulturní hodnotu zahrádkářské činnosti a její zachování. Stanovisko zemědělského výboru je kladné. Děkuji. Pan navrhovatel? Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 66, přihlášeno 99 poslanců, pro 78, proti 3. Návrh byl přijat. Nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh paní poslankyně Věry Kovářové pod písmenem C. Tento pozměňující návrh definuje působnost obce při podpoře zahrádkářské činnosti. Děkuji. Pan navrhovatel stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 67, přihlášeno 99 poslanců, pro 78, proti 4. Návrh nebyl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy.

Návrh paní poslankyně Věry Kovářové byl přijat. Měl jsem samozřejmě na mysli to, že byl přijat. Děkuji za upozornění. A nyní jak už jsem řekl, jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích, tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.